Děkuju, paní předsedající.

Prosím vás, zcela jistě nejsou všichni invalidé, zcela jistě všichni nejsou muži, kteří mají tři a více dětí.

Já jsem se připravil, pane kolego, na vaši interpelaci taky statisticky.

Celkový počet osob s dočasnou ochranou ve vašem kraji k tomuto datu je 28 250 osob. A vy se mě ptáte na něco, co maximálně můžeme otevřít jako diskusi pro futura na evropské úrovni, ale jinak se mě ptáte na něco, co je prostě dáno přece pravidly toho, jakým způsobem a komu je poskytována dočasná ochrana.

A pokud tady byli předtím, my je nemůžeme poslat, byť jim skončilo vízum v době válečného stavu, zpět na Ukrajinu.

Ale my nemáme, skutečně nemáme jako Česká republika žádný legální instrument k tomu, abychom neposkytovali dočasnou ochranu komukoliv, kdo přijde z Ukrajiny po 24. Jedinou možnost, kterou máme, a teď chci, abychom se dobře pochopili, je vyjednávat na evropské úrovni, zda nějakým způsobem pro budoucí období, protože už to přece jenom budou dva roky po začátku války, až bude končit ta prodloužená dočasná ochrana, ten instrument nastavit, předefinovat jinak. Ale my teď vycházíme z platných pravidel, která tady jsou. My jiné možnosti nemáme. Vy sám jste z oboru, prosím, řekněte mi tedy, aniž bych měl právo se vás na cokoliv během interpelací ptát, je to pouze a jen na vaší ochotě, zda mně odpovíte, nebo neodpovíte, ale řekněte mi tedy, jaký legální instrument na to, neudělit komukoliv, kdo přijde do České republiky z Ukrajiny po 24. 2., má Česká republika? My samozřejmě na těch krajských asistenčních centrech se pokoušíme v rámci možností, které máme, za součinnosti s cizineckou policií a podobně, prověřovat, jestli ten člověk neměl na území České republiky pobyt ještě před začátkem války, anebo prověřujeme v jednotném registračním systému, zda ten člověk nebyl registrovaný v jiné zemi. Děkuju. Také děkuji. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče. Tady se, pane ministře, prostě neshodneme.

Prosím. Ale pane poslanče, já bych vám rád věřil, ale prostě tady se neshodneme ve výkladu.

Ten člověk prostě je pod institutem dočasné ochrany, dokud tento institut nebude pozměněn, což může být pozměněn rozhodnutím, nevím, Komise? Rady ministrů?

Nedali jsme mu nic? Na základě jakého právního titulu?

Řekněte mi ten právní titul, prosím. Tak ale pánové, čas pro tuto interpelaci vypršel, a já samozřejmě otevírám prostor pro tu další interpelaci, kterou má pan poslanec Lang opět na pana ministra Rakušana. Prosím.